Já vám děkuji, pane ministře. Poprosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, a tím je pak poslanec Ondřej Babka. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové.

Nařízení přinese novou agendu, která bude vyžadovat na centrální úrovni Ministerstva životního prostředí komunikaci s Evropskou komisí ve vazbě na povinný reporting, projednávání případů přeshraničních dopadů, zajištění zpracování odborných analýz a podkladů.

Součástí předloženého návrhu je i věcně související novelizace zákona na ochranu zvířat proti týrání, lesního zákona, vodního zákona, zákona o myslivosti, rybářského zákona a konečně zákona o rostlinolékařské péči. I z tohoto důvodu doporučuji projednat tento tisk i v zemědělském výboru. Na závěr mi dovolte navrhnout propustit vládní návrh zákona do druhého čtení a zároveň vzhledem k transpozičním termínům si dovolím navrhnout zkrácení lhůty k projednávání tohoto zákona o 30 dnů. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Vážená vládo, paní a pánové, vítám, že se tato tematika dostala na program projednávání Poslanecké sněmovny, a uznávám, že tato tematika patří věcně jako garančnímu výboru pro životní prostředí. Nicméně řada zákonů, o kterých tady byla řeč jak ve slově pana ministra, tak ve slově zpravodaje, patří, patřila a bohdá taky bude patřit výboru zemědělskému. A proto přestože zpravodaj ve své řeči to řekl, tak já v rozpravě navrhuji přikázat tento tisk také k projednání zemědělskému výboru. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se chtěla vyjádřit k této navržené novele o nepůvodních druzích ve smyslu seznamu těchto druhů rostlin a živočichů.

Možná nám pan ministr Brabec potom...

Děkuji moc za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji za slovo, pane předsedající, pane ministře, kolegyně, kolegové, klub občanských demokratů je připraven podpořit zkrácení lhůty na projednání o 30 dnů, protože rozumíme časovému tlaku.

Mám na mysli třeba akát, který z pohledu včelařů působí zcela pozitivně na fungování této komodity, produkce medu a vůbec fungování včelstev. A takových věřím, že najdeme celou řadu. A je nutné se podívat podrobně do tohoto seznamu tak, abychom si více neuškodili v některých typech nebo druzích rostlin či zvířat. Děkuji. Ptám se, kdo má ještě zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Nikoho v tuto chvíli nevidím, končím obecnou rozpravu. Případná závěrečná slova, pane ministře, pane zpravodaji? Není zájem? Určitě to všechno projednáme na výborech.

Potom, i po řekněme nesouhlasu klíčových hospodářů v krajině a určité obavy z extenzivního rozšiřování národního seznamu, jsme si řekli, že postačí evropský seznam, kde je zhruba 66 druhů a asi 20 z nich žije v České republice. Ale určitě tu debatu můžeme pak posunout do výborů.